Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání.

Nacházíme se v rozpravě, kde je několik přihlášených s faktickými poznámkami.

Máte zájem vystoupit? Takže nemá nyní zájem vystoupit. Pan poslanec Brabec? Taktéž nevidím, že by byl přítomen.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Za situace, kdy již tím, že byl protiústavně vyhlášen stav legislativní nouze, byla výrazně omezena práva parlamentní menšiny, tedy opozice, je omezení řečnické doby nástrojem, majícím vést k dalšímu omezení těchto práv garantovaných Ústavou, zejména čl. 5 a 6. Legitimní právo parlamentní opozice blokovat nebo oddalovat přijetí rozhodnutí většinou, právo vést k tomuto rozsáhlou politickou diskusi včetně prezentování konkurenčních názorů je její bytostné právo. A z čeho toto stanovisko vyplývá?

Následuje pan poslanec Brabec s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Válková. Poprosím vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já navážu na tu dopolední debatu.

Ten dotaz tady padl několikrát na pana předsedu Výborného, na pana poslance Bendu a další. Je to, myslím, pro nás docela zásadní informace, ale odpověď jsme se nedozvěděli, a jak vidím z nepříliš velké pozornosti kolegů, tak se ji ani možná nedozvíme. Takže jsme v bodě, nebo nejsme v bodě?